Ještě paní ministryně.

Prosím pana poslance Zahradníka a po něm vystoupí pan poslanec Bendl. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, v posledních dnech jsme svědky zvýšené mediální aktivity ohledně připravovaného návrhu antifosilního zákona. Zejména je tomu tak ze strany ekologických organizací. Včera projednala tento návrh vláda, jak jsme se dozvěděli.

Vy jste představili návrh, který neobsahuje analýzu reálných dopadů tohoto ekologického antifosilního zákona do české ekonomiky, ani vliv na rozpočet, ani na životní úroveň obyvatelstva.

A i z tohoto důvodu odmítají takto pojatý antifosilní zákon profesní svazy.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane kolego, vážené kolegyně, vážení kolegové, především bych chtěl mírně poopravit. Vláda včera, musí říct napotřetí a velmi významnou většinou, schválila záměr, kdy ona si vlastně vybrala ze dvou variant. Jedna varianta byla příprava návrhu zákona, druhá varianta byla vlastně politika ochrany klimatu a dát tam jenom ten dlouhodobý cíl. Vláda včera neschválila ani věcný záměr tohoto zákona. Vláda jenom na základě programového prohlášení vlády, kde je úkol pro Ministerstvo životního prostředí, aby připravilo zákon, který, a zdůrazňuji, pokud nebude mít negativní vliv na konkurenceschopnost České republiky, sníží závislost České republiky na fosilních palivech.

Dokud vláda nerozhodla, že půjde cestou zákona, nemělo smysl dělat dopadovou studii, protože kdyby vláda bývala rozhodla, že půjdeme cestou politiky, pak dopadová studie by byly vlastně vyhozené peníze.

Chceme jít podobným vzorem, jako šla Velká Británie v roce 2008 nebo třeba Rakousko v roce 2011, tedy určitým způsobem deklaratorně. Možná ten zákon bude podobný jako dnes svým charakterem třeba zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jeho součástí bude samozřejmě konkrétní dopad na všechny sektory, včetně sociálních dopadů. A potom se vláda rozhodne, zda takový zákon předloží Poslanecké sněmovně, nebo zda ho vrátí k dopracování, nebo jakým způsobem budeme pokračovat dál. Chtěl bych vás ujistit, že klíčem je především energetická úspora, a určitě to není o tom, že by se tímto zákonem Česká republika měla zbavit nebo měla ztrácet svoji konkurenceschopnost, protože v tu chvíli by ten zákon byl samozřejmě nesmyslný a byl by špatný.

A vidíme moderní Evropu, že tím směrem jde. V této chvíli jednoznačně vás chci ujistit, že všechny věci, o kterých hovoříte, budou součástí návrhu zákona, budou předloženy a následně nato vláda rozhodne, zda a za jakých okolností tento zákon přijme nebo nepřijme. Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Pan ministr si nepřeje reagovat.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, moje interpelace se týká schváleného vládního návrhu zákona o vlivu staveb na životní prostředí, tzv. EIA a jejího dopadu na dlouhodobě připravované a plánované velké dopravní stavby v České republice, neboť je evidentní, a přiznali jste to tuším i při mých minulých interpelacích, že k takovému omezení staveb rozhodně dojde. Bylo ještě projednáváno něco, o čem nevím, výsledky v Bruselu, jak se bude Brusel na tuhle situaci dívat. Chci se vás zeptat, zda již existuje seznam staveb, kterých se tento nový zákon bude dotýkat, zda existuje seznam nutných opatření, případně odhady, k jakému zpoždění u těch staveb dojde, a zda jste je připraven zveřejnit, neboť bych chtěl vědět, v jakých regionech a jaké stavby budou tímto zákonem zasaženy.